Čili mají obrovské množství dat, která ukazují, jak důležité je zachování živého lesa.

My na Šumavě bohužel zaznamenáváme, že princip bezzásahovosti vede k tomu, že les usychá, že klesá jeho schopnost být takovouto ať už zásobárnou vody, anebo tou vodní pumpou, tím pádem dochází k velikému narušení systému vodních vztahů v tomto našem území.